V současnosti, protože používám železniční dopravu velmi často je to pro mě, přiznám se, pohodlnější než jezdit do Prahy autem, protože přece jenom přes těch 300 kilometrů to je pohodlnější, ten vlak, ve kterém se dá pracovat těch oprav je hodně a jsou naráz. Já už jsem běžně zvyklá počítat s tím, že mám třicetiminutové zpoždění, už to kalkuluji do svých programů, když je menší, tak jsem ráda. Nicméně opravy jsou důležité, chystáme se taky na rychlostní železnice.

Já už bych skončila, protože to, že je to složité na železnici, všichni víme. I proto navrhuji, aby tento bod byl zítra, protože dle zpráv, které jsou v tisku, by možná už mohl být koridor průjezdný, a pan ministr se jistě rád k tomu vyjádří, protože předpokládám, že to řeší. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k pořadu schůze.

Tedy návrhy z grémia zní: Vyřadíme z návrhu pořadu body 2 a 114, je to sněmovní tisk 96, ochrana veřejného zdraví, druhé a třetí čtení.

Dále projednávat ve středu 12. října sněmovní tisk 30, důchodové pojištění, druhé čtení, jako první bod, a dále sněmovní tisk 291, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, druhé čtení, jako druhý bod.

Poté případně projednávat body dle návrhu pořadu schůze. To jsou návrhy z grémia, které jsem opět přečetl. Vidím, že jste všichni v sále. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh z grémia? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

S návrhem grémia byl vysloven souhlas. A nyní budeme postupovat podle načtených bodů. První jsou to body za pana předsedy Jakoba.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti návrhu?